Dále bych chtěla ještě upozornit, že tady mám před sebou rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, kde zaznělo, že údajně tento Evropský soud pro lidská práva odmítl stížnost paní Michalákové z toho důvodu, že nevyužila všechny opravné prostředky. Není tomu tak. Rozhodnutí výboru obsahuje jednověté odůvodnění, podle kterého soud neshledal žádné známky porušení práv a svobod obsažených v úmluvě anebo jejích protokolech. To je všechno. Nepotvrdily se tak spekulace českých úřadů, že soud odmítl stížnost z formálních důvodů nebo pro nevyčerpání opravných prostředků v Norsku.

Na okraj bych chtěla říct, že v posledních dvou až třech letech podle všech dostupných informací Evropský soud pro lidská práva proti státům, jako je Norsko, negativní judikáty nevydává v těchto případech. Děkuji paní poslankyni Chalánkové. Děkuji, pane předsedající.

Musíme si uvědomit, že takových případů je ve světě, že jsou někde české děti nebo naši občané protiprávně zadržování, takových případů je v současné době, bylo, je a bude víc a víc.

Do zdárného konce ve smyslu zdárného pro české občany, a ne pro nějaké mezinárodní právo. Protože to jsou naši občané, to jsou naši spoluobčané a naší povinností je se o ně postarat. Děkuji panu poslanci Váchovi. Ptám se, kdo další se hlásí do všeobecné rozpravy. Pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče.

Že tady není ministr zemědělství, na to jsem si zvykl, ten má opravdu hodně práce a toho to zajímat určitě nebude. A není tady ministr zahraničí, není tady premiér.

Anebo pokud nemůžeme, tak proč? Děkuji panu poslanci Bendlovi. Prosím, paní poslankyně Černochová se dále hlásí o slovo. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Pan kolega poslanec Bendl myslel statut diplomatické ochrany, ne statut diplomata. Já jenom bych možná na obhajobu pana ministra zahraničních věcí, se kterým jsem v pátek hovořila a prosil mě, abychom přesunuli tento bod na jiné datum. Bohužel tady není. Takže budu doufat, že se na tuto otázku dozvíme odpověď od ní.

No nevím, k čemu tedy máme Ministerstvo pro lidská práva a rovné příležitosti, když ministr není schopen jednat ve shodě s ostatními členy vlády tak, aby se tato kauza netáhla už čtvrtým rokem. Česká republika byla v minulosti schopna, a ukázalo se to na několika případech, i ze zemí, o kterých bych rozhodně tady nemluvila jako o demokratických zemích, jako například z Kuby, dostat bývalé poslance pana Bubeníka a pana Pilipa. Stejně tak se podařilo v minulosti, není to tak dávno, tuším, že to bylo v loňském roce, jestli si vzpomenete na případ našich občanů zadržených na řeckém území při fotografování čehosi, co v někom mohlo vyvolávat nějaký pocit ochrany bezpečnosti jejich země, tak byli zadrženi a přes všechny možné intervence i spolupráci bezpečnostních sborů i zpravodajských služeb se ve finále podařilo tyto dva mladé muže dostat do České republiky.